Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře, dámy a pánové, já snad jenom stručně zopakuji své lehké výhrady, které mám a které mě vedou k tomu, že nebudu podporovat tento návrh zákona o evropských politických stranách.

A tady je snaha, a ta snaha bude samozřejmě v následujících letech zřejmě podpořena, už teď je a bude výrazně podpořena i financemi, aby začalo docházet ke vzniku evropských stran, a tím pádem k prohlubování evropské federalizace. Pokládám to za krok, který není správný. Dokonce si myslím, že v dnešní situaci bychom měli přemýšlet o tom, jestli se ta cesta evropského sjednocování nemá spíše zbrzdit a řekněme znormálnit, jestli nemáme mnohem více trvat na principu subsidiarity než na těchto unijních principech stále těsnějšího a těsnějšího sjednocování. A obávám se, že evropské politické strany jsou přesně krok k tomuto těsnějšímu a těsnějšímu sjednocování, k vytváření jakéhosi Evropana, evropského člověka, k vytváření jakýchsi evropských elit ještě odtrženějších od běžných občanů České republiky, ale i všech ostatních států, než jsou ty dosavadní elity. Děkuji za pozornost. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo takový nehlásí, končím obecnou rozpravu. Rozhodneme tedy podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.